Ten ekonomický růst jí takto dovoluje se chovat, dovoluje jí připravovat takové rozpočtové zmetky, ale velmi bych se obával toho, až jednou ta vlna dojde, až narazíme na mělčinu, až narazíme na břeh, tak jenom varuji před tím, abychom se na té mělčině díky špatnému hospodaření paní ministryně neutopili. Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nyní s přednostním právem vystoupí pan místopředseda Okamura.

Prosím, máte slovo.

částka roste, a mě by zajímalo, kolik je na toto tedy alokováno pro příští rok. Protože vláda nedělá vůbec nic v tomto ohledu. My navrhujeme, aby státní zástupci měli hmotnou odpovědnost za svá rozhodnutí a časově omezený mandát. Ale připadá mi, že tady někteří politici razí opačný trend, aby naopak byli neodpovědní ti státní zástupci.

Ale to číslo dramaticky roste u vyšších stupňů.

A já se ptám, co vláda tedy dělá? Takže ona v rozpočtu alokuje peníze na odškodnění, které jsou dneska ve stamilionech korun, na úkor seniorů potřebných, na úkor invalidních důchodců, na úkor pracujících rodin s dětmi. A já se ptám na konkrétně tento úsek státního rozpočtu.

Bez jediné odpovědnosti.

Tak mě zajímá, kolik je na to alokováno a co vláda s tímto hodlá udělat, že tato položka může se... ta by se měla snižovat. U odpovědné vlády by se tato položka měla snižovat.

Protože to je tedy velmi špatný přístup.

Tak.

Ne že tam mají neomluvené hodiny.

Participují zde Česká správa sociální zabezpečení a její regionální pobočky. To se týká pojistných dávek. Úřad práce a jeho územní pracoviště. To se týká nepojistných dávek.

To znamená, uvádějí nepravdivé údaje, zneužívají prostředky apod. A je obtížně zjistitelné a neexistují efektivní kontrolní mechanismy. To jsou všechno podněty z praxe, co já tady budu číst. Velkým problémem u dávek je příspěvek a doplatek na bydlení, což způsobila změna občanského zákoníku, kdy už není třeba ke zřízení trvalého pobytu souhlas majitele nemovitosti. Zejména práce načerno, nemluvě o příjmech z trestné činnosti. Vy to tolerujete. Za druhé. Obdobně je zneužívána pracovní neschopnost u dlouhodobě nezaměstnaných příjemců dávek. A sankce. Tou by měla být podle návrhu SPD ztráta nároku na veškeré sociální dávky buď doživotně, nebo na dlouhou dobu. Dalším problémem, který vláda neřeší, a jenom tady prostě předvádíte deficitní rozpočet s deficitem 40 mld. korun, jenom zadlužuje zemi a vůbec neřešíte příčiny těch problémů, abychom naopak ty peníze v tom rozpočtu zachovali a nevypláceli je nepotřebným lidem, resp. lidem, kteří to nepotřebují, tak třetím důvodem, problémem je razantní pokles také a znehodnocení cen nemovitostí řádných občanů v těch místech, kde jsou ti nepřizpůsobiví, a v okolí. A vláda s tím nic nedělá!

Dalším problémem, který je ohledně dávek nepřizpůsobivým, je, že by bylo dobré zavést podmínky aktivního hledání práce s jasně danou lhůtou, resp. výkonu zaměstnání u většiny typů dávek státní podpory a pomoci. To znamená podmínění čerpání jakékoliv dávky právě tím, že je tam ta řádná péče o tyto děti. Týká se to i dávky na pěstounskou péči a tak dále, včetně kontroly.